Poté byl tento sněmovní tisk znovu projednán na garančním výboru, tedy výboru pro bezpečnost, a to 13. dubna roku 2023.

Za prvé bychom měli návrhy úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení, budouli tedy v rozpravě ve třetím čtení předneseny, a avizuji, že některé budou. Dále bychom měli hlasovat A1, doporučuje výbor. Tento pozměňovací návrh je obsažen v usnesení garančního výboru pro bezpečnost číslo 89 ze dne 16. března, které bylo rozesláno jako sněmovní tisk číslo 387/1, a jeho obsahem je reflexe nařízení Evropské unie vůči cizincům nerespektujícím povinnost vycestovat uloženou jim jiným členským státem. Policie České republiky by mohla zajišťovat i tyto cizince. Tento pozměňovací návrh je rovněž obsažen v usnesení garančního výboru pro bezpečnost. Jeho obsahem je zavedení evidence vozidel se státní poznávací značkou Ukrajiny. Dále pozměňovací návrh B1. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Radka Kotena, sněmovní dokument 2471.

Jedná se rovněž o pozměňovací návrhy pana poslance Radka Kotena, o kterých se bude hlasovat současně jedním hlasováním sněmovního dokumentu 2472.

Zároveň garanční výbor v tomto usnesení pověřil zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesl stanovisko výboru. Tímto tak činím a k tomuto usnesení se vrátím ještě před schvalováním hlasovací procedury a při hlasování samotném. Chtěl bych také načíst dvě legislativně technické úpravy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, které byly zpracovány ve spolupráci s ministerskou, sněmovní a senátní legislativou. Zdůrazňuji, že se jedná o technické úpravy, které obsahově nemění text zákona.